Jako čtvrté hlasování budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Kovářové.

Následovalo by tedy hlasování. A pokud bude tento pozměňovací návrh pana Votavy schválen, již se nebudou hlasovat čtyři varianty bodu D2. Pokud nebude schválen, bude se hlasovat varianta D2, jedna varianta, druhá varianta, třetí varianta, čtvrtá varianta. Já vám děkuji.

Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami.

Funguje vám hlasovací zařízení?

Já vás registruji, pane předsedo, jen počkám, až bude projednáno s legislativou. Táži se vás, pane zpravodaji, zda předkládáte návrh, který byl předložen výborem rozpočtovým, nebo jste v něm zahrnul návrh pana předsedy Stanjury. Tak já samozřejmě nechám hlasovat o proceduře, která byla navržena rozpočtovým výborem. Jenom bych doplnil.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Má někdo ještě jiný návrh k úpravě procedury? Nevidím. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o návrhu tak, jak ho přednesl rozpočtový výbor. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 65, proti 63. Tento návrh byl zamítnut.

Schválíme proceduru. A poté byste přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval k nim své stanovisko, stejně jako pan ministr. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro schválení procedury tak, jak byla načtena. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 9. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas. Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Dále bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan kolega Stanjura. Já text přesně nevím, ale věřím tomu, že je zaznamenán a dostaneme ho písemně...

Vaše stanovisko? Respektive stanovisko výboru. A pan ministr stanovisko? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Teď se dostáváme k legislativně technickým úpravám. Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. Prosím, můžeme pokračovat. První by byl hlasován pozměňovací návrh D1. Je to pozměňovací návrh pana Stanjury, který obsahuje jak úpravu sazeb, tak úpravu rozdělení mezi obce a stát. Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru negativní. Pan ministr? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh.

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen.